Rozpor číslo dva.

Opakuji, bez Operačního programu Doprava.

Teď to bude směřovat více na Ministerstvo financí. To, co jsem už dneska naznačoval a o čem dlouho mluvil Karel Havlíček: nám zkrátka nesedí to klasické účetní má dáti dal proti sobě.

To je to, na co poukazujeme, to je to, co chce vlastně napravit Karel Havlíček svým pozměňovacím návrhem, kde v plné částce chce o tuto částku navýšit rozpočet, výdajovou stránku Státního fondu dopravní infrastruktury.

Byť jako stínový ministr dopravy jsem rád, podporuji to velké množství financí, jsem rád, že navazujete na projekty, které byly za nás připraveny, které teď běží do realizace, tak zkrátka nemůžeme ideově se smířit s tím, že v jednom tisku ta částka neodpovídá navazující částce v tisku předchozím. Na tohle chceme upozornit. A to je i to, na co se přece ptá Karel Havlíček, na co se ptám i já, a možná se tu odpověď dozvím: Bude ta částka, bude ta půjčka do budoucna mandatorním nákladem, výdajem Ministerstva financí, tak jak to je u těch blending callů dnes, anebo hrozí, že bude mandatorním nákladem ministra dopravy, ať už to do budoucna bude kterýkoliv, nebo Státního fondu dopravní infrastruktury?

To je moje otázka, páni ministři, a moc prosím, abyste mi na ni odpověděli. A poslední moje otázka.

Opět argument, který nezpochybňuji, s kterým se ztotožňuji, ale ptám se: když to nedopadne, když tedy vaše rozhodnutí bude opačné, ta půjčka nebude výhodnější, co budete dělat, kde ty peníze na těch plánovaných 150,7 miliardy vezmete? Přijdete sem s nějakou novelou státního rozpočtu v polovině příštího roku? Kde ty peníze zkrátka vezmete, pokud by se stal ten druhý scénář, pokud ta půjčka nebude výhodná?

Ony na sebe navazují nebo jsou ve dvou variantách.

Já jsem se na to zkusil podívat ještě trochu jiným, řekněme ústupovým pohledem, ústupovou variantou, kterou taky prosím, abyste zvážili.

Dospěl jsem k ní úvahou, kterou jsem před malinkou chvílí zmínil.

Nevíme, jestli to dopadne, nevíme, jestli SFDI ty dluhopisy opravdu bude vydávat.

Myslím si, že pokud byste se tady pro ten pozměňovací návrh, páni ministři, rozhodli, že i vám to svým způsobem zjednoduší život a že možná ta změna státního rozpočtu, kterou tuším, že někdy v průběhu příštího roku přijde, že by nemusela být tak veliká, protože tu rezervu přijetím tohoto návrhu byste už měli připravenou. Děkuji za pozornost. Těším se na reakci. S přednostním právem je přihlášen pan ministr Kupka. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nejenom že se pokusím na ty otázky odpovědět, ale několik důležitých věcí zároveň znovu podtrhnu. Kdybychom nenašli cestu, jakým způsobem posílit rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, tak to prostě znamená, že některé stavby se budou muset zastavit. Tady zaznělo z úst pana místopředsedy Havlíčka, co zdědí příští generace ministrů dopravy? Desítky miliard dluhu? Tak já vám přesně řeknu, co reálně dědíme my a co prostě zároveň musíme nést, pokud nechceme poslat výstavbu dopravní infrastruktury do kytek.

Zaznívalo tady jako memento, že bude tedy následně doprava splácet ty úvěry. Zároveň ale říkáte a sami jste předložili a já to vítám jednoznačně jako doporučený způsob financování PPP. No vy přece víte, že je to úplně to samé, že i v případě PPP projektů ty následné splátky, které se samozřejmě pojí zároveň s údržbou takto vystavěné komunikace či infrastruktury, platíme z rozpočtu SFDI. Přitečou tam na základě rozhodnutí vlády přirozeně spolu s rozpočtem, tedy s řešením celého balíku financování České republiky. Proto říkáme, že přístup, který jsme zvolili, reálně odpovídá tomu, v jakému problému se v tuto chvíli Česká republika ocitá, a otevíráme vějíř možností.

Pokud nenajdeme další možnosti financování, tak si o tom Česká republika bude moci nechat jenom zdát.